Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konečně jsme se dostali do finále s novelou zákona o dětských skupinách, respektive jeslích, a myslím si, že jsme napříč politickým spektrem za to všichni rádi. Zákon přináší průlom v zajištění systémové péče o nejmenší děti, vytváříme základnu pro síť služeb péče o děti do tří let státem garantovanou, kvalitní, dostupnou, a to i místně a finančně. Klíčová je volba rodičů ohledně rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života.